Pane poslanče, budete pokládat doplňující otázku? Je tomu tak, prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře. Já samozřejmě s vámi souhlasím v tom, že se nemá pokládat rovnítko mezi politickou a etnickou příslušnost.

V této souvislosti není vyloučeno, že bude v těchto krocích dále pokračovat.

Poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji. Moje účast právě byla odpovědí na to, že ze stanov sudetoněmeckého krajanského sdružení byly ty majetkové požadavky odstraněny. To znamená, že drtivá většina dokonce dvakrát odhlasovala, že prostě není možné zpochybňovat majetkoprávní jistoty občanů České republiky. To myslím, že je celkem jednoznačné gesto. A vidíme, že žádné majetkové požadavky v praxi uskutečňovány nebyly a nejsou.

A to byla také moje filozofie. Já jsem se samozřejmě také těm otázkám minulostním věnoval, ale řekl jsem v podstatě to, že je třeba zhojit rány minulosti, abychom mohli společně budovat budoucnost, kterou můžeme změnit na rozdíl od té minulosti, kterou změnit nemůžeme. A ty výzvy, které na nás v Evropě čekají, jsou velké. To bylo přijato. Jsem velmi rád, že to bylo přijato i drtivou většinou politiků zde u nás. Samozřejmě že jsem tyto věci konzultoval dopředu, protože to nejsou věci, které by bylo možné dělat takzvaně partyzánsky. A jsem rád, že v podstatě kromě vaší strany a kromě prostřednictvím paní předsedající některých ojedinělých názorů to bylo přijato kladně, což vidím jako zrání v naší společnosti a jsem za to rád. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo.

V chovné stanici v Domažlicích podle dostupných údajů pracuje 17 lidí a kromě šéfa stanice a jeho zástupce se jedná o civilní zaměstnance.

Děkuji za odpověď.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane kolego Vilímče, já jsem ještě dnes v té věci komunikoval s policejním prezidentem, abych zjistil detaily toho dotazu.

Rozhodnutí o přesunutí, tedy ne zrušení toho kynologického útvaru, který spadá pod Policejní prezidium, ale jeho přesunutí do Ústeckého kraje se rozhodlo loni, tuším, že v květnu.

Přesto ta komise měla většinu hlasů pro to, aby se to přesunulo. On mi říkal, že v současné době už v tom ústeckém objektu probíhají stavební úpravy, které budou údajně násobně nižší, než by byly stavební úpravy v Domažlicích.

To znamená, dohlédneme na to, aby případně tito lidé byli zaměstnáni u policie v rámci Plzeňského kraje. Já děkuji. Pan poslanec nebude pokládat doplňující otázku, proto prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Zahradník, který přednese interpelaci na pana ministra zemědělství. Prosím, máte slovo.

Předem děkuji za odpověď.